345.

Své místo si stále drží místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Nicméně v rámci třetího čtení sněmovního tisku budou posuzovány celkem čtyři návrhy na změnu textu vládní předlohy návrhu zákona.

Této úpravě vyjadřuji svoji podporu, protože je navržena jednosměrně a neumožňuje se v ní skladování nouzových zásob na území jiných států.

Dalším návrhem je původní pozměňovací návrh poslance Pustějovského, ke kterému se z důvodu jeho nepřítomnosti ve druhém čtení přihlásil opět pan poslanec Kott.

Dovoluji si tedy požádat o podporu předloženého návrhu zákona, a to v intencích zmíněných doporučení, a jeho postoupení dále Senátu. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Holomčík. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já budu poměrně stručný, protože část toho, co jsem chtěl říkat, už za mě řekl pan ministr.

My už jsme v minulosti jednou dávali návrh na zrušení povinného přimíchávání biopaliv, protože tu praxi považujeme za hloupou, nešťastnou, špatně udělanou. Biopaliva bezpochyby mají velký potenciál být do budoucnosti důležitou součástí toho energetického mixu v dopravě, ale musí se to udělat naprosto jinak.

To je postavené na hlavu.

Děkuji vám za pozornost. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Není tomu tak.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Procedura je poměrně jednoduchá. Vzhledem k tomu, že nebyly načteny žádné legislativně technické úpravy ve třetím čtení, prvním bodem procedury bude hlasování o pozměňovacích návrzích A1 až A3.

Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o navržené proceduře. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 61, přihlášeno je nás 102, pro 98, proti nikdo. Procedura byla přijata.